Když jsme se o tom přeli na volebním výboru, tak pan předseda volebního výboru pan poslanec Komárek říkal: tak to upravme zákonem. To je sice možné.

A nemyslím si, že máme týdny, měsíce a roky hledat řešení, jak upravit pravidla pro obchodní sdělení. Jestli potom, když někdo bude kandidovat v komunálních volbách a bude to živnostník, jestli může mít někde v místním plátku napsáno: já nabízím služby, výměny oken, zateplení, malířské nebo podobně; nebo pak na krajské úrovni někdo, nebo na centrální úrovni někdo jiný. Byl bych rád, abychom tu debatu neviděli jako útok na ministra financí, protože ten problém je obecný.